Připomínám, že návrh na zřízení této vyšetřovací komise předložila skupina 40 poslanců a poslankyň. Současně tato skupina připravila návrh usnesení Poslanecké sněmovny, který je součástí sněmovního dokumentu 7332. Nyní budeme tedy pokračovat v přerušené všeobecné rozpravě, kterou tímto otevírám, a hlásí se poslanec Jaroslav Holík. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, na úvod řeknu pouze několik čísel: 20, 38, 40, 6.

Ale já tady nestojím, abych hodnotil šetření.

Nemusí to být vůbec drahé zařízení.

Nikoho dalšího nevidím, takže obecnou rozpravu končím. Pan navrhovatel? Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, dovolte mi shrnout rozpravu, která proběhla především na minulém jednání. Dneska už tady zazněl jediný příspěvek do diskuze v obecné rozpravě, takže vystoupili zástupci prakticky všech poslaneckých klubů.

Nyní tedy přistoupíme k rozpravě podrobné. Prosím, máte slovo. Já se omlouvám. Jenom v několika větách řeknu, co se v mezidobí stalo a proč nebudu hlasovat pro zřízení té vyšetřovací komise. Ne proto, že bychom měli všichni stejný zájem, ten máme všichni stejný aby co nejdříve byl zjištěn viník, potrestán. My se jenom lišíme ve formě. Jestliže se tady včera mnohokrát objevovalo, že Sněmovna oceňuje a věří práci orgánů vyšetřovacích složek bezpečnostních orgánů, tak já jim věřím nejenom v oblasti nebo v otázce Vrbětic, já jim věřím v i otázce Bečvy.